Pravda, měli jsme možnost slyšet, že následně potom, někdy asi o šest týdnů později, Senát připravil podobnou novelu. V neděli v rozhlase bylo patrné, že sociální demokracie se rovněž chystá, nebo podporuje tuto myšlenku. A proto, abychom konali pružně, rychle a efektivně, je tady k dispozici ten návrh. Pravda, pro některé z vás bude možná problém, že je to návrh z pera komunistických poslanců a poslankyň, ale jde o věc, nikoliv o to, kdo věc přináší. Proto věřím, že mému návrhu vyhovíte a téma bude na této schůzi projednáno alespoň v prvním čtení. Alespoň já si myslím v souladu s průzkumem agentury Median, že občané toto téma chtějí mít projednáno úspěšně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Jenom abych to pak načetla správně. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ano, budeme o tom takto hlasovat. Prosím, máte slovo.

Ne že to tam bude ležet druhý, třetí, čtvrtý rok. Bod by se jmenoval Stanovisko ministra vnitra k zákroku pardubické policie.

Opravdu nechci. Čekal jsem na výsledky vnitřního vyšetřování policie. Já tedy nevím. Já bych mohl jmenovat desítky jiných případů, kdy se dějí mnohem horší věci na ulici a policista tak razantně nezasahuje, protože se třeba necítí tak silný, nebo si nechce vyříkávat ručně názory s nepřizpůsobivými a podobně. Já si myslím, že k tomu nemůžeme mlčet, že to není detail, že to není jednoduchá věc.

A přitom slyšíme, jak ministr vnitra chce přijmout další tisíce nových policistů, když ti stávající nejsou schopni se chovat k občanům korektně. Jenom upřesním. Ještě někdo se hlásí k pořadu schůze? Nikoho nevidím.

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Je tady námitka. Prosím, pane předsedo klubu ODS.

Snad neudělám chybu.

Je zde návrh, abychom hlasovali o každé jednotlivé změně zvlášť. Já se ptám, zda je proti tomu nějaký návrh nebo námitka. Není tomu tak. Já jednotlivé body vždycky přečtu, abyste měli přehled, a pak budeme hlasovat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 2, do kterého je přihlášeno 173 přítomných, pro 155, proti 9. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Jenom pro zpřesnění. Až ukončím tento blok, upozorním vás na to.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 175 přítomných, pro 168, proti nikdo. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 4, do kterého je přihlášeno 175 přítomných, pro 131, proti 30. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 5, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 166, proti nikdo.